Paní místopředsedkyně, prostřednictvím pana předsedajícího, vy tu hodnotíte čtyři roky práce na eGovernmentu digitalizaci na základě jedné vaší zkušenosti nebo zkušenosti pana Michálka, a ještě potom nepřesně. Tak prosím, buď se budeme bavit férově a nebudu pana Michálka posílat k lékaři, prostřednictvím pana Skopečka nebo napřímo, já nevím, anebo vy budete dávat i zavádějící informace, a pak tahle debata nikdy neskončí.

Tak buď tu diskusi budeme vést nějak korektně, anebo ji prodloužíme. Také děkuji. Zatím je poslední přihlášenou. Děkuji za slovo.

Motivací tohoto posunutí je dokončení části elektronického legislativního procesu eLegislativa.

Jejich cílem je řešení eLegislativy dále doplnit tak, aby byl v maximální míře usnadněn přechod od aktuální podoby legislativní práce k práci v prostředí elektronického legislativního procesu, a je také potřeba, aby eLegislativa vstoupila do ověřovacího provozu a do fáze školení uživatelů.

Děkuji za slovo. Děkuji.

S paragrafovým zněním opět souhlasím, ovšem dovolím si, tak jak u předchozího tisku, upozornit na porušení jednacího řádu Poslanecké sněmovny, a to konkrétně ustanovení § 86 odst. Tentokrát ho nebudu celý citovat, jenom z něj vyjmu: Součástí návrhu zákona je důvodová zpráva, která obsahuje finanční dosah navrhované úpravy, zejména nároky na státní rozpočet. V důvodové zprávě je uvedeno, že hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty a na podnikatelské prostředí České republiky je popsán v souvislosti s celkovým řešením v důvodové zprávě k zákonu o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv.

V této souvislosti lze očekávat náklady cca 15 milionů korun ročně. V tomto případě se navrhovatel snažil o naplnění povinného obsahu důvodové zprávy, nicméně odkaz na nějaké jiné nespecifikované volební období Sněmovny není v pořádku.

Připomenu opět, promiňte mi, že čtu veškeré důvodové zprávy, když jsem zpravodaj a chci vás objektivně o stavu předpisu informovat. Dovoluji si tajně doufat, že tento můj projev přiměje někoho číst důvodové zprávy s ohledem na posouzení, zda jsou v souladu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny. Možná se zde nabízí možnost využití politických náměstků pro kontrolu důvodových zpráv.

Děkuji. Není tomu tak, obecnou rozpravu tedy končím. Teď je prostor pro závěrečná slova. Pan ministr. Děkuji, pane místopředsedo.

Jak jsem cítil, tak je tady obrovitánská shoda a vůle mezi opozicí i vládní koalicí. Opozice tlačí digitalizaci, to je dobře, vládní koalice to má ve svém programovém prohlášení a poslanci to evidentně také tlačí, takže si myslím, že ten tlak na Ministerstvo vnitra bude takový, že mu samozřejmě nemůžeme žádným způsobem odolávat. Děkuji a také děkuji za zajímavou rozpravu. Chápu, že paní zpravodajka mínila tím závěrečným slovem vystoupení na konci obecné rozpravy. Nyní rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu. Dovolte, abych přednesl návrh usnesení: Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 202 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení. Ano, eviduji vaši žádost o odhlášení. Všechny vás odhlásím.

Mezitím, než se ustálí počet poslanců v sále, tak ještě zopakuji to usnesení, o čem budeme hlasovat: Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 202 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení.

Kdo je proti?